Děkuji za slovo.

To si myslím, že je nepřijatelné. Pro nás určitě nepřijatelné. A diskuse se směřuje do nějakého vyostření, do nějakého určitého sporu o řekněme pojetí vůbec ochrany práv zaměstnanců, anebo vztahu zaměstnanec zaměstnavatel. Vracíme se o hodně desítek let zpátky. Třeba se podaří najít nějaké východisko. Děkuji.